A já se teď v programovém prohlášení dočtu, že dojde k rozšíření mýtného systému na silnicích první a druhé třídy.

Chtěla bych vědět, jakým způsobem se změní služební zákon. Všichni víme, že služební zákon se tady přijal z důvodu toho, aby došlo k odpolitizování státní správy. Ano, byla to jedna z podmínek a mohu vám říct, že v tu dobu jsem byla na Ministerstvu vnitra, a kdybychom služební zákon v té podobě, ve které je, nepřijali, tak bychom nedostali evropské peníze. Byla to jedna z podmínek a Evropská komise to velmi bedlivě sleduje. A teď se dozvídáme jsou to samozřejmě věci, které nejsou potvrzené, proto bych se na to chtěla... a služební zákon je v kompetenci ministra vnitra, protože náměstek pro státní službu je sice nezávislý, ale sídlí na Ministerstvu vnitra, aby mi odpověděl, prosím co se bude dále měnit na služebním zákonu, protože ty informace jsou takové, že nejenom že budeme mít politické náměstky, ale že ty současné náměstky budeme transformovat na vrchní ředitele a ještě si ty náměstky přivedeme.

Takže první otázka: Jaké budou změny u služebního zákona?